Každý si může psát, co chce.

Nějak se živit musí konečně.

Tam alespoň víte, na čem jsme.

To není můj názor.

Prosím, paní místopředsedkyně, předávám vám slovo. Moc děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dobré poledne, nebo popoledne, vážené dámy, vážení pánové.

Řešíme tady přílepek k zákonu, takže chápu, že mnoho novinářů, ale i posluchačů a diváků tomu moc nerozumí, proč tady řešíme střet zájmů, když máme řešit zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Chtěla bych vám jenom ukázat, že i ten samotný zákon má opravdu hodně připomínek, měli bychom se tomu věnovat. Na druhou stranu je asi legitimní se ptát, proč vlastně řešíme přílepek, když máme na stole připomínky k úplně jinému zákonu.

Ono paradoxní je, že i samotné Ministerstvo vnitra k tomu nejdříve dalo negativní stanovisko, pak ho změnilo na neutrální. Tam samozřejmě chápu zásah pana ministra, že se v rámci koalice tyto nekolegiální věci nedělají, tak tomu rozumím. Pro mě je velmi důležité posuzovat tento materiál i vlastně v kontextu toho přílepku a ptát se, proč se to vlastně děje, co je ten důvod toho, že uděláme takovýto protiústavní krok, abychom tady schvalovali přílepek k zákonu, který není nutný. Tak jsem se ještě podívala na to, jestli tím pan poslanec vlastně neřeší například problematiku čerpání fondů.

Je to nesmyslný krok, protože úřad, který se zabývá politickými stranami a politickými hnutími, prostě řeší úplně jinou problematiku, řeší jiné kompetence a nemá se starat o dotace a investiční pobídky. K tomu tady máme úplně jiné mechanismy, které jsme i představili Evropské komisi.

Já se znovu musím ptát, proč se tyto věci dějí, když už to má Česká republika ošetřeno? Pozměňovací návrh je samozřejmě z našeho pohledu i protiústavní. Protože už to tady naznačovali i kolegové prostě je velmi důležité se ptát, proč se to nevztahuje na nové funkční období, proč neustále tady řešíme problematiku zákonů této vlády s retroaktivními prvky, proč se toto děje. Já bych ještě rozuměla tomu, kdyby se otevřel legitimně zákon o střetu zájmů.

Zároveň je potřeba přiznat, že chybí vymezení některých pojmů. Například přestat být skutečným majitelem u právnických osob, kde bude zapsána jako zakladatel, nelze nikdy vymazat. Prostě nikdy. To jsou úplně špatně pojaté ty pojmy jako takové, protože to vyplývá právě z té pozice zakladatele. Prostě nikdo jiný jím být nemůže.

Takhle to prostě není možné dělat. Navrhovaná opatření úřadů zasahujících do správních řízení a možnost podat žalobu narušuje základní přístup ve správním řízení. Toto oprávnění je svěřeno účastníkům řízení. Dále narušení zásad správního trestání, sankce určené nejasným pravidlům pro určení výše hodnoty aktiv.